S pověřením vlády předložený návrh uvede předseda vlády Petr Fiala. Prosím, pane premiére, ujměte se slova. Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vláda předkládá návrh zákona, kterým se mění zákon o kybernetické bezpečnosti.

Tento úřad bude poté dohlížet na dodržování pravidel stanovených evropským nařízením a také spolupracovat s obdobnými úřady v ostatních členských státech na zvyšování kybernetické bezpečnosti v Evropské unii. Promiňte, pane premiére, že vás přeruším. Poprosím kolegy a kolegyně v sále o ztišení. Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím o ztišení. Návrh byl Poslanecké sněmovně předložen už v minulém funkčním období, ale z časových důvodů nebyl projednán.

Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení. Dojde tedy ke změně zpravodaje a poprosím pana poslance Králíčka, zda on bude tím zpravodajem?

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro?

Návrh byl přijat. Novým zpravodajem se stal pan poslanec Robert Králíček a já ho prosím, aby se ujal slova.

Česká republika má jako členský stát Evropské unie povinnost adaptovat svůj právní řád dle nařízení Evropské unie s názvem Akt o kybernetické bezpečnosti. Cílem Aktu o kybernetické bezpečnosti je stanovit cíle, úkoly a organizační aspekty Agentury Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost a zavést unijní systém certifikace produktů, procesů a služeb informačních a komunikačních technologií. Cílem předloženého adaptačního vládního návrhu zákona je stanovit podle požadavku nařízení takzvaný vnitrostátní orgán certifikace kybernetické bezpečnosti. Tento orgán má řadu úkolů stanovených v nařízení, zejména úkol dohlížet na pravidla zahrnutá v evropských systémech certifikace kybernetické bezpečnosti a tato pravidla vymáhat, v příslušných případech provádět autorizace subjektů, posuzování shody a tak dále. Dále návrh zákona obsahuje úpravu sankcí za porušení aktu o kybernetické bezpečnosti a navazujících evropských systémů certifikace kybernetické bezpečnosti a některé procesní aspekty, řízení o autorizaci vyplývajícího z evropského nařízení.

Vláda v této souvislosti navrhuje Poslanecké sněmovně, aby s vládním návrhem zákona vyjádřila souhlas již v prvém čtení. Tento návrh podporuji. Děkuji, pane zpravodaji, a poprosím vás, abyste zaujal své místo u stolku zpravodajů. Nyní mám zde jen prosbu pana poslance Michala Kučery ohledně hlasování. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Hlasoval jsem pro, nicméně na sjetině mám proti. Toto uvádím pouze pro stenozáznam a nezpochybňuji hlasování. Také děkuji. Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které mám zatím jednoho přihlášeného, pana poslance Radka Kotena. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Dobrý den, dámy a pánové, já bych tady načetl několik takových věcí, které si myslím, že jsou právě v této směrnici poměrně důležité, a zdůvodnil bych v podstatě nějakým způsobem naše stanovisko k tomuto tisku.

Tato norma zavádí nově do zákona o kybernetické bezpečnosti do budoucna, a to automaticky bez projednání Sněmovnou, přímo použitelný předpis Evropské unie, který vydá Evropská unie, a to samozřejmě, kdykoliv si jí zachce.

Tam se tedy definují nové další přestupky se sazbou 5 milionů nebo milion korun pro ty, kteří nové příchozí direktivy z Evropské unie okamžitě nezapracují a nebudou reportovat případné zranitelnosti zpět do EU.